Já tomu rozumím. Jsem ze stejného regionu, ale já trávím život ve vlaku, ne po D1. To je správná cesta, jak se D1 vyhnout, protože zrovna je to dobrá trať Ostrava Praha. Já myslím, že všichni z mého kraje to potvrdí. Nebudu propagovat ani jednoho.

Ale co si v tom druhém čtení, co tím uděláme, co vymyslíme? Nic. Omlouvám se. Nyní další faktickou nemám, takže v obecné rozpravě pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo. A zatím poslední přihláška. Děkuji za slovo.

Konkrétně v mém případě ze slovenského Autoklubu, jak funguje ta situace na Slovensku. Tam ten zákaz mají zhruba deset let. Oni šli tou cestou, když zakázali předjíždění, tak zároveň nabídli dopravcům zvýšení té minimální rychlosti. A taková zajímavost.

A ty obavy, které tady zazněly, že bude nějaká dlouhá, nekonečná kolona kamionů a podobně, tak Slováci je mají opět a to jsem tady už dneska říkal exaktně pojmenované. Nemají tam jenom obecně řečeno, že se nemá předjíždět, pokud není dostatečná rychlost a podobně.

A tady dávám v dalším argumentu kolegům za pravdu. Z praxe máme ověřeno jsou to zprávy ze Slovenska že slovenská policie to případné vybočení kamionu nebo blokování velmi striktně pokutuje a dává za ně taky mnohem vyšší pokuty, než je v to v našem případě. A tady tedy v tom, co říkáte k dopravní policii, kolegové, máte pravdu. Neříkám, že zrovna na ní se nakonec můžeme shodnout, ale chci tím ilustrovat to, že jsem přesvědčen, pokud ten zákon propustíme do výboru, do hospodářského teď tu mluvím i jako předseda podvýboru pro dopravu, který rád, i na několik kol, mohu svolat, jak se zástupci Ministerstva vnitra, dopravní policie, dopravců jsem přesvědčen o tom, že to řešení můžeme najít. Suma sumárum to, o co chci, kolegyně, kolegové, poprosit dejme tomu návrhu šanci. Propusťme ho do standardního procesu. Věřím, že to řešení můžeme najít. Děkuji za pochopení. To je zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Ne, neřekl jsem všechno. Došel mi čas. Já se k tomu vrátím. Co tedy v tom druhém čtení můžeme vymyslet? Tak buď plošný zákaz my jsme proti anebo inteligentní dopravní značky a ty už můžeme dělat dneska. Můžeme debatovat. Já jsem pro. Udělejme k tomu seminář, ale k tomu nepotřebujeme žádný legislativní paskvil ve druhém čtení. Jenom to zbytečně uspíšíme, protože řekneme, že už musíme.

Ale to chce pořád tady není ministr vnitra, nevím, kde zase je protože mluvím o dopravě a jen tak jeden za druhým tady říkáme vlastní zkušenost a konstatujeme pravdivou věc, že to policie vlastně nevymáhá. A souhlasím s tím, že to jsou velmi nebezpečné situace, že ten velký ohrožuje ty malé.

Ale to naše dopravní policie prostě neřeší. Zato je schopna neustále měřit rychlost.

První krok by měl být: důsledný tlak ministra vnitra na policii.